Šlo o to, že mohl být třeba větší, ale oni říkají, že my bychom to měli dělat postupně pomocí akčních plánů v jednotlivých zemích. Takže my jsme nakonec udělali to, co nám zbývalo, že jsme to omezili na to, že přijímáme tuto obecnou novelu, s tím, že se můžeme nyní dále bavit o tom, jak to upravit v České republice přísněji. Jinak je tady ještě jedna věc, protože pan poslanec Nacher zmínil to, jestli je dostatečná komunikace s organizací neslyšících. Myslím si, že některé věci byly vysvětleny, možná byly některé ne úplně přesně pochopeny, a já vím, že se řada věcí mezitím vyjasnila.

Ukazuje, že malou. Já děkuji panu ministrovi za tu odpověď.

To znamená, že to není často o tom zákonu samotném, ale i o té vůli k tomu zpřístupňování. Prosím, máte slovo. Jenom dopovím, že vidím prostor právě teď, v akčním plánu, který máme možnost nyní udělat v České republice a který bude na tuto obecnou úpravu v transpozici evropské směrnice navazovat, a v něm se můžeme na základě i jednání s provozovateli dohodnout na přesnějším, konkrétnějším zadání pro to, co budeme chtít, aby pro neslyšící udělali.

Takže děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, obracím se na vás v záležitosti očkování proti nákaze COVID19.

Potvrdil to lékař a bývalý národní koordinátor testování Marián Hajdúch.

Ano, víme, že ochrana vakcinací nikdy není stoprocentní.

Vážený pane ministře, táži se vás tedy: Jak vidíte plán vakcinace v souvislosti s neustálými mutacemi viru, kdy vakcína vyvinutá na konkrétní podobu jednoho viru je prokazatelně na jinou mutaci neúčinná? Znamená to tedy snad, že budeme očkováni pořád dokola stále jinými modifikacemi vakcín tak, jak se budou neustále objevovat jiné mutace viru? Jaký by to mělo dopad na lidské zdraví a také na ekonomiku a společnost obecně?

Nyní svou interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Lubomír Volný, připraví se Radek Koten.

Já jsem věděl, že tady nebude pan premiér, takže jsem si připravil interpelaci na pana ministra zdravotnictví, která je úplně stejná jako na pana premiéra, a myslel jsem si, že aspoň on mně odpoví.

Obsah té mé interpelace je úplně stejný.

Děkuji za dodržení času, odpověď vám bude doručena písemně do 30 dnů.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.